Já vám děkuji, pane poslanče.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem velmi bedlivě poslouchal pana kolegu, vaším prostřednictvím.

Je jasné, že každá taková věc v jakémkoliv oboru, nejenom ve státní správě, ale i v soukromé sféře, pokud někdo přechází na digitalizaci, tak si to jistě vyžádá určité personální a finanční kapacity, a všichni víme, že to nebude ze dne na den. Nicméně ten výsledný efekt, to, že si my budeme moci získávat rodné listy, oddací listy i prostřednictvím elektronického přístupu, je určitě velmi záhodný.